Takže tuto výhradu jsem zapracoval ve svém pozměňovacím návrhu.

Dále můj poslední pozměňovací návrh, který předkládám.

Proto jsem navrhl kompromisní znění, aby se mezisoučty nedělaly po dnech, ale po měsících.

To si myslím, že je akceptovatelný kompromis. Ve chvíli, kdy stejně celkové tržby potřebuje posčítat, tak si myslím, že to není zas tak enormní zátěž. Ale skutečně ho nutit sčítat to po dnech je podle mě zcela absurdní byrokracie, která ničemu nepomůže. Finanční úřad to stejně bude dostávat v papírové podobě, takže s tím nebude moci pracovat na úrovni nějakých analytických dat.

Děkuji za podporu tohoto návrhu. Děkuji.

A nyní jsou zde faktické poznámky.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych zareagovat na paní ministryni. Původně jsem myslel, jsem přihlášen do podrobné rozpravy, že už budu jenom zdůvodňovat své pozměňovací návrhy, nicméně k tomu, co tady paní ministryně řekla. Byl jsem účasten na jednání jak rozpočtového, tak hospodářského výboru.

Takového člověka skutečně nemohu považovat za zástupce malých prodejen a malých podnikatelů.

Pro ně to skutečně není narovnání podnikatelského prostředí, pro ně je to naopak diskriminační a rozděluje to podnikatelské prostředí. Chápu, že se tím ti velcí chtějí zbavovat konkurence.

Takového světa se nechci dožít.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Také bych chtěla reagovat na to, co tady řekla paní ministryně. Protože já slyším naprosto něco jiného.

Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Věru Kovářovou. Připraví se pan poslanec Skopeček k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Já jsem na tom rozpočtovém výboru také byla a ptali jsme se oněch zástupců svazů, kolik oni zastupují těch drobných živnostníků s obratem do 1 milionu korun. Odpověď vůbec nezazněla, protože v podstatě žádné.

A ty obchody se zavírají jasně na venkově. Co tam ovšem zaznělo, že se obchody sice zavírají, ale obraty stoupají. Ano, stoupají, ale těm velkým, protože ti malí již zavřeli. Děkuji za tuto faktickou poznámku. Než pozvu dalšího řečníka, mám zde omluvenku. Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Skopečka. Připraví se pan poslanec Staněk. Děkuji za slovo.

Samozřejmě to žádné narovnání podnikatelského prostředí není.